Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení kolegové, vážená kolegyně, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl návrh novely zákona o hornické činnosti, výbušninách a o Státní báňské správě. Předmětnou novelu zpracoval Český báňský úřad, který je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast výbušnin. Poslanecké sněmovně je návrh zákona předkládán Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci vykonávání koordinační funkce tohoto ministerstva ve vztahu k Českému báňskému úřadu. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zkvalitnění stávající právní úpravy, odstranění jejích nedostatků identifikovaných v praxi, snížení administrativní zátěže podnikatelů a úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na chod Státní báňské správy. Za tímto účelem se navrhuje: Za prvé, provázat informační systémy orgánů Celní správy České republiky a Českého báňského úřadu a odstranit tak povinnost podnikatelů oznamovat některé shodné údaje jak Celní správě, tak Českému báňskému úřadu. Za druhé, provést změnu organizačního uspořádání orgánů Státní báňské správy spočívající ve zrušení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina a převedení jeho dosavadní působnosti na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického.

Za třetí, precizovat způsob prověřování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti osob, které nakládají s výbušninami.